Samozřejmě druhá věc je ta, že tuto otázku řešíme i v rámci společné platformy, nákupní platformy v rámci Evropské unie, ve které bude i české zastoupení, my jsme v té pracovní skupině a velmi intenzivně se podílíme na tom, jak to bude fungovat, a já jsem z důvodu obavy, že se nejedná o odstávku technickou, ale že se jedná čistě o eskalaci nevyhlášené energetické války a proč říkám nevyhlášená: my jsme naše sankce vždycky řádně oznámili, to, že budou nějakým způsobem limitovány dodávky plynu pod různými technickými zástěrkami, nikdo neřekl: My vám plyn nebudeme dodávat, bylo řečeno: Technická údržba a tak dále, různé důvody, tak proto já to nazývám nevyhlášenou válkou.

Toto opatření umožní Ministerstvu průmyslu a obchodu nově vyhlašovat mimořádný nouzový stav v oblasti plynárenství.

V době mimořádného stavu získá ministerstvo oprávnění vydávat individuální rozhodnutí, prostřednictvím kterých bude moci rozhodovat o výjimkách ze zákonných povinností. Stát tak získá větší pravomoci zaměřovat dodávky plynu na vybrané segmenty průmyslu nebo služeb a také pravomoci v oblasti využívání zásobníků plynu pro tento účel. Proč je něco takového potřeba?

V současné energetické válce ale tabulka a mechanický postup nestačí. Abychom se dokázali lépe bránit, budeme muset volit jemnější, konkrétní přístup, což znamená například to, že bychom neradi vypínali celá odvětví najednou, a naopak chceme co nejdéle udržet průmysl alespoň v omezeném režimu v chodu, anebo minimálně jeho kritické části. Dám příklad. Preferujeme jen částečně omezit dodávky do některých podniků tak, abychom se vyhnuli celkovému vypínání.

Možností bude i jemné omezování dodávek do domácností tak, abychom si mohli dovolit ponechat části průmyslu částečně v chodu.